Já to považuji za věc klíčovou a chtěl bych slyšet jasné a rozhodné stanovisko současné vlády. Děkuji pěkně. Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

Děkuji za slovo.

A jednoznačně my jsme proti.

Jednomyslnost při hlasování zároveň omezuje povinnost přijetí takových opatření v daňové oblasti, která by v některých státech mohla způsobit například nutnost změny dosud zavedených principů ve výběru daní nebo jiné nestandardní zásahy, které by mohly ve svém důsledku vést k nestabilitě ekonomického prostředí daného státu.

A náš názor je úplně opačný. Takže si uvědomujeme, že jednomyslnost při hlasování může omezit možnost zavedení nových pravidel a postupů v oblasti daní v zemích EU. Takže já jsem si toho jako ministr financí užil dost.

Takže my jsme zásadně proti a je dobře, že to tak bylo.

Já jsem říkal my máme tenhle projekt, my jsme přesvědčeni, že reverse charge je dobře.

Je to naše konkurenční výhoda. Je to dobře.

Já jsem rád, že se i v některých věcech dokážeme shodnout.

V tom materiálu, který Evropská komise k tomu vydala, jsou naprosto neuvěřitelné termíny, jako je například škodlivá daňová soutěž.

Děkuji. Prosím, pane premiére.

Takže to se nedá, my určitě v tomhle směru nebudeme nic měnit. Na to se můžete spolehnout. A nyní bude interpelovat pan poslanec Munzar ve věci nezávislosti Nejvyššího kontrolního úřadu. Prosím, pane poslanče. Děkuji. Vážený pane premiére, proč zpochybňujete data i údaje Nejvyššího kontrolního úřadu a v souvislosti s tím jeho nezávislost? Udělal jste to veřejně již několikrát, vždy když se vám jeho údaje nehodily. Naposled dnes při odpovědi na interpelaci mého kolegy Zahradníka. Zdůvodnil jste to tak, že to není nezávislé, protože prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu je bývalý poslanec za sociální demokracii a že NKÚ dělá politiku. To je stejné, jako bychom říkali my, že jste prosadili do kolegia bývalého poslance za ANO Romana Procházku, aby ohýbal údaje a dělal politiku ve prospěch ministrů za ANO. Já zdůrazňuji, že já si to nemyslím. Ale myslím si, že zpochybňování důvěryhodnosti Nejvyššího kontrolního úřadu z úst premiéra je velmi, ale velmi nebezpečné, protože vytváříte obraz instituce tím, jak o ní mluvíte. Takže se vás zeptám, co platí z vašeho pohledu.

Děkuji za odpověď. Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď.

Prosím, pane premiére. Samozřejmě NKÚ je jednoznačně nezávislý kontrolní orgán státu.

A já nejsem sám, kdo má s tím špatné zkušenosti, takových...